V této souvislosti musím upozornit na ústavní zákon o bezpečnosti, který zkrácené jednání zavádí v rámci mimořádných stavů, za válečného stavu a stavu ohrožení státu, což jsou zajisté situace, které se současným odůvodněním legislativní nouze nelze zdaleka srovnávat. Skutečným důvodem pro použití legislativní nouze, a vláda se tím ani moc netají, je zabránit opozici blokovat tento návrh zákona. Pokud bychom připustili, že z takovéhoto důvodu je možné vyhlašovat legislativní nouzi a zkráceně projednávat návrhy zákonů, pak legislativní nouze přestane být něčím výjimečným a stane se normálním pravidlem, jak umlčet opozici, zrychleně přijímat vládní návrhy zákonů.

Tak tomu ale tentokrát určitě není. Vláda sice při zdůvodnění použití legislativního stavu nouze uvádí hrozbu značných hospodářských škod, o skutečných důvodech a motivech užití tohoto instrumentu však mlčí.

Takový postup Ústavní soud již v minulosti označil za nežádoucí a protiústavní. Podle Ústavního soudu je nutné důvody vyhlášení stavu legislativní nouze posuzovat s ohledem na dobu rozhodování a množství informací, které byly v době rozhodování k dispozici.

Tyto důvody nesmějí být svévolné a musí být postaveny na konkrétně vyčíslené výši škod, pokud by navrhovaný zákon nebyl co nejdříve přijat. To je, kolegyně a kolegové, na celé věci absurdní. Důvodem pro přijetí zákonných opatření v režimu zkráceného legislativního procesu nemůže být ani argumentace vlády, že státní rozpočet se zákonnou valorizací nepočítá. To přece nemůže mít jiné vysvětlení, než že vláda při přípravě rozpočtu selhala a skrytě počítala s tím, že na konci února vyhlásí legislativní nouzi a valorizaci sníží.

Je pravda, že opozice předem avizovala, že snížení valorizace důchodů, s tímto nebude souhlasit a bude to blokovat, ale ani toto nemůže být argument pro užití legislativní nouze. Nelze přece akceptovat využití tohoto mimořádného institutu jako běžného nástroje omezení zákonodárné procedury parlamentní většinou, kdykoliv opozice vysloví nesouhlasný postoj k návrhu zákona. Máli zákonodárná procedura plnit nejen funkci hlasování, nýbrž být také garancí svobodné politické soutěže, nelze případný požadavek její racionalizace podle Ústavního soudu uskutečňovat prosazením stavu legislativní nouze ze strany vlády a s ní spojené parlamentní většiny. S takovýmto pojetím zákonodárné procedury, jak již bylo uvedeno v nálezu Ústavního soudu 53/10 části 4/B, se Ústavní soud zásadně neztotožňuje. Pokud by vláda nebyla schopna artikulovat jiný důvod stavu legislativní nouze než nesouhlas opozice s vládními návrhy zákonů, znamenalo by to přiznat řádné zákonodárné proceduře, včetně jejích jednotlivých stadií, pouhý význam fasády parlamentarismu. Ústavní soud svým rozhodnutím stanovil mantinely pro politická rozhodnutí, když restriktivně vymezil situaci, za které by měl být příště institut legislativní nouze použit. Tato restriktivní rozhodnutí jsou hranice, kterými Ústavní soud vyjádřil nadřazenost ústavy nad všemi ostatními okolnostmi ovlivňujícími takovéto rozhodování.

Snížením valorizace penzí dochází k odnětí nabytých práv a k zásahu do legitimního očekávání oprávněných osob. I to Ústavní soud nepochybně vezme v úvahu při posuzování tohoto zákona. Poslední moje poznámka k průběhu projednávání tohoto zákona je, že vy, zástupci vládní koalice, jste svým rozhodnutím zkrátit dobu vystoupení na dvakrát pět minut neomezili pouze přednostní práva. Jsem přesvědčen, že toto je evidentní porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu, a já se cítím být krácen na svých právech demokraticky zvoleného poslance. Toto je významný důvod, proč budu hlasovat proti projednání sněmovního tisku 392 ve zkráceném jednání. Děkuji za pozornost. Také děkuji. A nyní může přistoupit k pultíku další přihlášená, paní poslankyně Věra Adámková.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Nejenom že jsem se nemohla zeptat, nemohla jsem chtít odpovědi na to, na co se ptají naši voliči, naši občané, a je úplně jedno, koho tedy volí, ale musím říci, že třeba jednací řád říká v § 11, že samozřejmě vláda je zodpovědná Parlamentu, volně parafrázuji, a v § 50, že tedy musíme také dostávat informace.

A to nejsou lidé, kteří by opravdu si nezasloužili, abychom se velmi zásadním způsobem zajímali o jejich osud. Dovolte mi několik postřehů. Takže za prvé, opravdu myslím si, že není třeba, abychom tady tímto způsobem hnali tedy do cíle ne úplně kvalitně napsaný návrh zákona. Není nám tam jasné mnoho věcí. A já musím říci, že opravdu ona práce kvapná málo platná. Je tam mnoho chyb, je tam mnoho nejasností, čili myslím si, že to nebyl nejšťastnější způsob zvolený hledání řešení.